Ano, eviduji tento procesní návrh.

Zahajuji rozpravu a slovo předávám panu poslanci. Děkuji za slovo. Děkuji.

Ještě jednou hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Děkuji za slovo.

A tyto mezinárodní závazky, které dala Velké Británii, říkají, že Hongkong jako nezávislé území bude mít určité míry autonomie a že tam budou platit trošku jiná pravidla, než platí v komunistické Číně.